Děkuji za dodržení přesně časového limitu.

Děkuji za slovo. Mě to trošičku zvedlo ze židle z jednoho prostého důvodu. Nebo ono těch důvodů je více, ale budu reagovat tedy na to snížení věkové hranice pro možnost řídit autobus, který tedy vozí lidi.

Neveze kamení na stavbu, neveze nic takového.

Tam bych to také nedoporučil. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Musím také zareagovat, prostřednictvím pana předsedajícího, na kolegu a jeho pozměňovací návrhy. Když se podíváme na ten zákon, nebo na tu novelu, tak ta novela navazuje na práci našeho bývalého ministra dopravy Karla Havlíčka. Já jsem za to rád, že pan ministr Kupka, prostřednictvím pana předsedajícího, navázal na tu práci.

Když se podíváme na ty dva pozměňovací návrhy, které říkají, že umožníme řidičům od 18 let řídit autobus, tak si právě nemyslím, že ten návrh zajistí zvýšení bezpečnosti.

Říkáte, že to jsou řádově stovky kamionů, ale on i jeden kamion, který jede po silnici třeba první třídy a nedá se předjet, tak udělá velkou neplechu. Tolik ode mě a děkuji. Děkuji. Jenom velmi stručná, věcná poznámka k míře rizik u začínajících řidičů. Jsme si vědomi toho, že statistika ukazuje, že až 11 % nehod způsobí viníci, právě začínající řidiči se zkušeností do dvou let, a přitom tato skupina představuje 3 %. Tady srovnáváme odlišné přístupy, odlišnou skupinu. Pokud například navštěvují dopravní střední školy, tak je jejich profesní přípravě věnována opravdu bedlivá pozornost. To, kde nás nejvíce ohrožují právě začínající řidiči, jsou typicky discopříběhy, neodpovědné chování, ale to se naprosto neslučuje s tou kategorií profesionálních řidičů, kde prokazatelně je to riziko velmi malé. To jsou naopak řidiči, kteří se napříč těmi věkovými skupinami chovají v provozu odpovědně.

Děkuji. Pan zpravodaj Lochman a poté opět s faktickou pan Kolovratník. Děkuji. Pokusím se také krátce. U těch dvou jsme společnou řeč nenašli, ale diskutovali jsme to velmi dlouze.

Já jsem se... pan Kolovratník, prostřednictvím pana předsedajícího, zde mluvil o tom, abychom svolali podvýbor, diskutovali toto dále.

Mně to přijde nesystematické, proto tento návrh nepodporuji.

Pan poslanec Kolovratník, zatím poslední faktická.

To je přesně to, co jsem řekl v tom svém předchozím vystoupení.

Tak jsem oslovil zase jinou skupinu, Sdružení dopravních podniků, ne tedy ty dopravce krajské, ale ty městské dopravní podniky v České republice. A oni říkali jasně, my do toho poolu, do toho zásobníku řidičů potřebujeme, je jich prostě málo, ale my bychom takhle mladého kluka byť platí, co říkal pan ministr, ze střední školy, už se tomu věnuje a tak dále my bychom ho prostě do toho autobusu, kde jsou za ním lidi, nepustili. Tak co třeba se bavit berte to, prosím, pracovně o takzvaném C18, tedy nějakým způsobem jim ulevit nebo pustit je za kamiony nebo nákladní vozidla? Tím se vám vlastně uvolní nebo rozmělní to množství lidí, kteří za ten volant v těch dopravních podnicích sedají. Může být i jiná cesta. Jiný další názor od zástupců autoškol.